Znova hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Končím projednávání této interpelace.

Paní ministryně je řádně omluvena, tudíž důvody k přerušení této interpelace nadále trvají.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Nehlásí.

Přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení této interpelace?

Hlasování číslo 112, přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat. Přerušuji tuto interpelaci do přítomnosti pana ministra Baxy.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, já jsem cítila potřebu se vyjádřit k odpovědi na písemnou interpelaci. Možná řeknu, jak tato interpelace vznikala. Měli jsme zasedání, týkalo se České pošty.

Tolik k vzniku této interpelace. Nyní k samotné interpelaci. Já jsem ji napsala jenom na jednu stranu A4 a rozdělila jsem ji do šesti bodů. Z důvodu přehlednosti budu hovořit vždycky k jednomu z těch bodů. První z bodů, kdy jsem se ptala, tak byl... já si to dovolím ocitovat: V tisku byla zmíněna nějaká analýza, díky níž došlo k návrhu na uzavření poboček konkrétních pošt. Žádám o tuto analýzu.

Nicméně místo závěru nějaké analýzy nějaká metodika, jak se něco dělá. Promiňte, to není odpověď. Jenom upozorňuji, že z titulu poslance bych i tak se mohla na toto podívat. Takže to k prvnímu bodu. Tam nebyla odpověď vůbec žádná.

Víte, jaký je rozdíl mezi městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a OstravaJih?

Nebyli tak informováni starostové spádových obcí, to je obcí, v nichž pošta není a které využívají poštovních služeb v jiné obci. Proč nebyli informováni všichni starostové obcí zasažených případným rušením poboček? Já se domnívám, že to je právě i s ohledem na to, které politické uskupení pan ministr zastupuje, velmi zajímavý dotaz. Nicméně tady taky úplně nebylo odpovězeno podle mě dostačujícím způsobem.

Oblastem, ve kterých se pošta nenachází, informace zaslána nebyla.

Takže ta informace je pravdivá, že ne všechny obce byly informovány o změnách, které se dotýkají jejich obyvatel. Takže svým způsobem musím uznat, že odpovězeno bylo. Ovšem sami si položme otázku, zda to bylo vhodné zvolit tento postup a neříct starostům obcí, že zrovna lidé z jejich obce už nebudou chodit na poštu do místa X, ale budou do místa Y.